Takže to bylo závěrečné slovo ke sloučené rozpravě. Prosím. Děkuji za slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení.